Je nutné to jasně říci a je nutné nahlas připomínat, že taková politika, pokud ji nezastavíme, zavede Evropu i svět do pekel. Nyní požaduje Evropská unie, o které nedávno prohlásil premiér naší republiky, že se otřásá v základech, a spolu s ní naše servilní vláda přidružení rozvrácené Ukrajiny k Evropské unii.

Ukrajina se v důsledku expanze Severoatlantické aliance, ingerence Spojených států a neschopnosti Evropské unie může stát zdrojem ještě větší nestability a ještě větším bezpečnostním rizikem pro Evropu a Evropskou unii, než tomu bylo a je až dosud. Pokud by česká vláda projevila alespoň základní odpovědnost k občanům, musela by jednat ve věci návrhu na přidružení velmi obezřetně, musela by zaujmout stanovisko, že bez vyřešení vnitřního konfliktu a bez alespoň základních kroků ke stabilizaci politické a ekonomické nelze Ukrajinu přičleňovat k Evropské unii. Jeli řeč o bezpečnostních rizicích v souvislosti s Ukrajinou, jaká dnes je, pak nelze opomenout i širší kontext a spolu s ním mezi papaláši Evropské unie a vládami členských zemí tabuizovaná témata. Evropská unie se dnes chová neodpovědně a stále mlží nejen v případě rozvrácené, korupcí a mafiemi ovládané Ukrajiny.

Na těch nejvyšších úrovních evropské politiky stále ještě nikdo nenašel odvahu pojmenovat zcela otevřeně skutečné příčiny a hledat dlouhodobá východiska.

V kontextu ekonomického úpadku a nejhlubší krize, ve které je dnes Ukrajina, je nutné vzít na vědomí, že pro případné přidružení bude nezbytné do ní investovat, nebo jí dokonce i darovat na oddlužení ne desítky a stovky milionů, ale desítky a stovky miliard eur. Připomínám, že zatímco na válku a udržování okupačních vojsk v Afghánistánu byly Spojené státy ochotny vynakládat až 100 miliard dolarů ročně, na humanitární a rozvojovou pomoc jen svým způsobem směšný zlomek dvou tří miliard dolarů.

Žádnou účinnou pomoc za celé čtvrtstoletí Ukrajina od Unie nedostala. Proto je ve stavu nynější krize.

Dnešní úvahy a pokyny z Bruselu a Berlína tak pouze přerozdělovat statisíce uprchlíků z Iráku, Sýrie, Kosova, Libye a Afghánistánu pomocí kvót jsou nepochopením vážnosti situace a projevem neschopnosti. Bez pojmenování a odstranění příčin uprchlictví, dnes především bez změny stylu agresivní a ekonomicky bezohledné politiky velmocí Severoatlantické aliance a Evropské unie, nelze z bludného kruhu válek, vydírání a okrádání slabých a následných sociálních katastrof nalézt východisko. Koneckonců, i papež František o tom mimořádně zasvěceně v posledních dnech hovořil. Postoj Evropské unie, NATO a Spojených států k Ukrajině je nyní obdobným projevem neschopnosti.